Nacházíme se ve třetím čtení a byli jsme přerušeni v rozpravě, do které další přihlášený je pan poslanec Bohuslav Svoboda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych jenom něco připojit k zákonu, o kterém hovoříme. Po projednání všech těch bodů pro nás jako občanské demokraty otázka vypuštění odstavce 5 v § 16 je otázkou zásadní.

Děkuji panu poslanci Svobodovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jiří Zlatuška. Pane poslanče, prosím, ještě setrvejte. Já znovu poprosím o klid v Poslanecké sněmovně. Pokud tady nebude klid, přeruším jednání Sněmovny a začnu jmenovat jednotlivé hříšníky. Omlouvám se, není tady pořád klid. Znovu prosím o klid. Zejména předsedové poslaneckých klubů by měli jít příkladem. Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Pardon, paní zpravodajka, po ní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS, pan ministr a pan předseda poslaneckého klubu KDUČSL.

Děkuji paní zpravodajce. Prosím, pane předsedo. Původně jsem očekával, že po vystoupení pana poslance Zlatušky bude svolán školský výbor, ale nebude.

A není možné, proto, že se nějaký klub rozhodne, že bude postupovat jinak, a to já plně respektuji, neuvést do zápisu a do usnesení to, co tam proběhlo.

To prostě není možné takhle upravovat a já žádám a trvám na tom, aby to v tom zápise a usnesení bylo. Děkuji panu předsedovi poslaneckého klubu Občanské demokratické strany. Za vedení Sněmovny mohu slíbit, že usnesení u klavíru prověříme. Nyní s přednostním právem pan ministr, poté pan předseda poslaneckého klubu KDUČSL, poté pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. Prosím, pane ministře. Já jenom v krátkosti zareaguji na odkaz pana poslance Zlatušky na dnešní Právo.

Pardon, s faktickou poznámkou pan poslanec Zlatuška. Prosím, pane poslanče. Jenom fakticky, že to, co řekl pan ministr není pravda. Já bych pro změnu doporučoval přečíst si vypořádání připomínek.

V důvodové zprávě by měly být komentovány vznikající náklady, certifikáty, úprava softwaru tato připomínka je zásadní. Ministerstvo školství sice napsalo akceptováno, bude doplněno do důvodové zprávy. Není to tam. Spočítejte si hodinovou mzdu těch školení a vyjde vám to, co mám v tom Právu. Děkuji panu poslanci Zlatuškovi. Prosím, pane předsedo. Dobrý den, pane předsedající, vážení kolegové, tak jsem byl teď lehce zmaten panem předsedajícím, ale myslím, že už je snad všechno v pořádku.

Omlouvám se, pane předsedo. Děkuji. A právě proto, že k tomu bylo řečeno mnoho, svědčí to o tom, že je to věc důležitá a také záležitost, kterou i občané pozorně sledují. Hledání kompromisu nebo toho řešení, které je přijatelné pro všechny koaliční strany, není vůbec jednoduché. Já bych chtěl říct, že považuji za gros celé této novely školského zákona záležitosti, které se týkají žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.